Je tady ještě asi sedm nebo osm dalších bodů, jako je snížení investic do lidského kapitálu, potlačení inovací, růst šedé ekonomiky u toho bych se zastavil.

My jsme, hledáme každou korunu a my si tady prostě vytváříme úplně záměrně podmínky pro šedou ekonomiku. Vysoké daně mohou zhoršit konkurenceschopnost země v mezinárodním měřítku.

Tím pádem se prostě ta ekonomika netočí, máte nižší výběry a už to zase frčí.

Takže vy tady vlastně vaším úsporným balíčkem ještě prakticky nastartujete možná větší míru nezaměstnanosti.

Vysoké daně mohou vést k narušení efektivity alokace zdrojů v ekonomice.

Nebo takhle, pan Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího, který vlastně projevil zájem včera o naše materiály, tak já tady opravdu s velkou chutí mu je dopravím, klidně přes moji asistentku.

Tak, vzhledem k těmto faktorům může konsolidace veřejných rozpočtů prostřednictvím navyšování daní mít potenciál zpomalit hospodářský růst. Se ptám tady ekonomů, zástupců pětikoalice chcete zpomalit hospodářský růst České republiky?

Daňová politika by měla být promyšlená a vyvážená. Promyšlená a vyvážená, aby neomezovala podnikání, neomezovala spotřebu, investice a inovace. To je pěkná věta, kterou já ještě pro kolegy z pravé strany spektra zopakuji. Daňová politika by měla být promyšlená a vyvážená tak, aby neomezovala podnikání, to asi chceme všichni, aby se tady dařilo podnikatelům, aby neomezovala spotřebu, protože spotřebu potřebujeme, investice a inovace.

Jinými slovy vyšší daně nejsou vždy nejlepším řešením pro snižování rozpočtových deficitů.

Kreativní a prozíravé řešení fiskální politiky může zajistit, že konsolidace bude provedena takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady a hospodářský růst.

Děkuji za slovo.

Dobrý podvečer dámy a pánové, já bych chtěl zareagovat a potěšit pana kolegu Huberta Langa, vaším prostřednictvím pane předsedající. Nechci se tady vyjadřovat, protože ten čas není.

Já jsem si to hledal, není to pravda. Nikde jsem nenašel takové vyjádření, není to pravda.

Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Bylo to přesně tak. Já jsem si opravdu na to dala záležet, protože jsem to komentovala potom následně. Pan ministr financí doslova řekl: